Stejně tak se zde vyskytují i návrhy, které trošku regulují přístup k žádostem o projednání záměru, které byly podány před nabytím platnosti tohoto zákona.

Je zde návrh, který já si dovoluji podpořit, který podala paní poslankyně Pěnčíková a který říká, že před nabytím platnosti se podané návrhy projednávají podle starých zákonů.

Ještě jednu věc bych chtěl zmínit, s dovolením tedy.

Tady musím říct, že se ve velké většině z těch čtyř výborů myslím tři shodly na jakémsi kompromisním návrhu, který podalo ministerstvo a který stanovuje při analýze podávaných návrhů a záměrů co do rozlohy jednotlivých návrhů rozumnou hranici.

A samozřejmě vlastnoruční podpis.

Pojem místo pobytu jsem našel a vymezuje se k němu zákon o dani z přidané hodnoty, který charakterizuje místo pobytu jako místo bydliště a nebo místo, kde se občan obvykle zdržuje. Tedy nepříliš jasné vymezení.

A tady pak ten zákon 500, správní řád, používá pojem dále jen místo trvalého pobytu. Čili místo trvalého pobytu je zde jakýmsi jasným termínem pro stanovení příslušnosti jak českého občana, tedy jeho jednoznačný zápis v evidenci obyvatel, má ho český občan v občanském průkazu, v případě cizinců žijících na území České republiky místo pobytu podle zákona 326.

Tedy aby se jak občanské sdružení disponující tříletou historií, které podle vládního návrhu má právo vstupovat do řízení automaticky a priori, tak aby i toto sdružení muselo prokázat podpisovou listinou s minimálně 50 podpisy lidí, kteří mají trvalé bydliště v místě dotčeného záměru, tedy v dotčeném území.

O tom hovoří tento zákon.